Dobré dopoledne, paní předsedající, kolegyně, kolegové.

Takže to jsou konkrétní věci.

Nyní se vracíme do rozpravy a je tu přihlášen s přednostním právem pan ministr Válek.

Popsali jsme jasně situaci, že vláda Petra Fialy nemá řešení pro energetickou krizi v České republice, nemá řešení pro občany České republiky, jak jim zlepšit životní úroveň. Po těch skandálech ministr vnitra Vít Rakušan musí rezignovat, jeho pozice není udržitelná. Fialova vláda není schopna zajistit základní životní potřeby občanů, ceny všeho letí nahoru a vláda neřeší příčiny. Za SPD říkám jasně, a tuto větu si prosím zapamatujte zajištění základních životních potřeb nesmí být předmětem ideologie a aktivismu, a vy jste z toho udělali ideologii a aktivismus a teď na to doslova doplácí všichni občané České republiky.

Přitom hnutí SPD již před několika měsíci navrhlo a mnohokrát zveřejnilo 10 konkrétních bodů, jak bojovat proti energetické krizi a zdražování. Vláda je ale hluchá a slepá. Spoléhat na společné řešení na úrovni EU je naivita, protože každý stát má jiný energetický mix a jinou cenovou hladinu. A navíc kdo ze států EU opatření chtěl přijmout, tak je již dávno přijal. Podobně i například Španělsko a Portugalsko. Za současnou situaci nese plnou odpovědnost vláda Petra Fialy a premiér Petr Fiala z ODS, která a který svou nečinností způsobili energetickou chudobu občanů a firem, recesi průmyslu, hospodářství a ohrožení sociálního smíru. Podniky krachují, krachují i živnostníci a řada z nich nepřežije zimu. Chystají se stávky a je ohrožen chod nemocnic.

Podle aktuálního průzkumu si jen dva z deseti našich občanů myslí, že naše země se ubírá pod vládou Petra Fialy správným směrem.

Lidé padají do nových a nových exekucí. Dle názoru hnutí SPD nezbývá jiné řešení než okamžitý odchod neschopné, nečinné, protinárodní vlády, dokud je čas. Vláda nemá řešení, má skandály a není vládou odborníků. Každý z vládních poslanců, který dnes bude hlasovat pro důvěru Fialově vládě, je spoluodpovědný za současné problémy našich občanů.

A zopakuji důvody, proč poslanci hnutí SPD iniciovali dnešní vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Fialova vláda není schopna řešit zdražování energií a potravin a odmítá pomoci našim občanům a firmám. Miliony občanů se kvůli neschopnému premiérovi Fialovi, nekompetentní vládě dostává do neřešitelných finančních a sociálních problémů. Krachují firmy a hrozí nárůst nezaměstnanosti. Tahle vláda už stihla napáchat tolik zla, že by měla okamžitě odstoupit. Poslanecký klub SPD bude hlasovat pro nedůvěru vládě Petra Fialy. Děkuju za pozornost.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych vám chtěla všem, co jste podepsali tuto schůzi na nedůvěru vládě, tak bych vám chtěla poděkovat za váš podpis, protože jsem velmi ráda, že tady můžeme všichni ministři Fialovy vlády dostat příležitost a představit to, co se nám za více než osm měsíců na našich resortech podařilo. Pokud k něčemu takovému bude docházet každý půlrok, osm měsíců, bude to prima, protože nebudeme muset investovat energii a čas do rozhovorů, ale vždycky budeme tady moci vystoupit s tím, co nového momentálně na našich resortech řešíme. Takže já to beru jako velkou společenskou událost, navíc to beru i jako částečné seznámení s některými kolegy, které jsem tady za těch osm měsíců ještě ani neviděla, natož abych některé z nich slyšela promluvit. Takže já to vítám, děkuji za to.